Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hovorka, po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych říci, že analýza dat ve zdravotnictví je potřebná, nutná.

Druhá věc je hledání možných úspor.

To je prostě klíč k netransparentnosti. Seznam výkonů obsahuje výkony, které nemají reálně nastavené ceny za práci lékařů, nemají tam reálně započítanou cenu přístrojů, cenu zdravotnických prostředků, cenu léků. NKÚ udělal kontrolu ve čtyřech fakultních nemocnicích. Zjistil, že některé nemocnice nakupují stejné léky o 100 % dráž než jiné. Je třeba najít úspory v systému, potom je možné dosypávat peníze k tomu, aby systém udržoval krok se systémem v zahraničí. Ale myslím si, že klíčem je skutečně transparentnost, protože dnes je sice úhradová vyhláška, ale podle úhradové vyhlášky se řídí jen 25 % uzavíraných smluvních vztahů. Jsou to zvláštní výkony zdravotních pojišťoven, které vlastně mají tyto pojišťovny nasmlouvané se zdravotnickým zařízením. Tyto věci se musí nutně nastavit, musí se dát do pořádku. Já vám děkuji. Nyní pan předseda Kalousek, připraví se pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo.

Zatím jste neudělal nic jiného, než že jste ho dvakrát zvýšil. Se stejně vážnou tváří tvrdíte, že chcete šetřit, a přitom zvyšujete výdaje na provozní výdaje státu.

Vy prostě děláte pravý opak toho, co tady potom s vážnou tváří tvrdíte. Promiňte, pane ministře, máte to zjevně v krvi.

Nyní tedy pan poslanec Kučera. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Ona ta odpověď a to vysvětlení zazněly víceméně v řeči pana vicepremiéra Babiše. Já se musím přiznat, že to je poprvé, co jsem po dvou letech panu ministru Babišovi zatleskal, protože on na závěr řekl krásnou větu, která je takové zosobnění této koalice. Řekl: My jednáme, ale výsledky nejsou žádné. Nyní pan poslanec Urban, po něm pan poslanec Krákora. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, snad jen reakce na pana poslance Nykla. Já si představuji národní mužstvo a jeho snahu něco dokázat nějak úplně jinak.

Takto žádné národní mužstvo žádný výsledek nedocílí.

To jsem vám chtěl říct. Já vám děkuji. Máte slovo. Jsou problémy ve zdravotnictví, provozní, ekonomické, jako jsou i v jiných resortech. To se můžeme podívat do jiných resortů a problematika se bude opakovat. Myslím si, že české zdravotnictví za posledních 20 let dosáhlo výrazných úspěchů.

Samozřejmě s některými věcmi, které tu říká pan Babiš, souhlasím, protože nedostatky jsou a měly by se řešit, ale ty nejsou jen v resortu zdravotnictví, ale jsou i v ostatních resortech. Od toho tady jsme my, abychom je řešili, aby je řešila vláda. Jinak jsem chtěl říci třeba o placení zdravotní péče nebo zdravotního pojištění.

Takže musíme se nad těmito věcmi zamyslet a řešit je. Já vám děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.

Chtěl bych ale říct, tady je koaliční vláda a koaliční vláda by měla řešit problémy. Problémů je v různých resortech strašně moc a myslím si, že je zodpovědností této vlády, protože ty problémy nevytvořila tato vláda. Ty problémy jsme zdědili. Druhá věc, chtěl bych pana ministra financí a prvního místopředsedu vlády požádat už potřetí, aby mi na tento mikrofon řekl, že mi písemně odpoví, abych se ujistil, že odpovědi na tři dotazy dostanu. Eviduji další faktické poznámky. První je pan poslanec Heger, poté pan poslanec Vyzula a poté pan vicepremiér Babiš.